Děkuji, pane předsedající. Nicméně se tedy budu držet jen té části, na kterou bych rád měl písemnou odpověď. Chtěl jsem se zeptat na zavírání škol, protože při tom zavření, při absenci prezenčního vzdělávání a při absenci interakce mezi žákem a učitelem se bohužel prohlubují rozdíly mezi úrovní vzdělání jednotlivých žáků a ty rozdíly zřejmě také vznikly rozdílným přístupem k distanční výuce při tom dlouhém uzavření škol před létem.

Děkuji.

Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

Došlo následně ke zpracování technické studie, dopravního modelu celé oblasti.

V současné době se dopracovává technické řešení a ekonomické hodnocení a součástí bude i plánovaný harmonogram výstavby. Příprava se nachází v úvodních fázích, se zahájením realizace není možné počítat dřív než v roce 2028.

Děkuji. Prosím.

Děkuji.

Podle ministra se jedná o tzv. sociální pacienty.

Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.